Pánové z pirátské strany, řekněte nám, vystupte, co je smyslem toho návrhu. Že nevěříte tomu, jak tyto orgány, které jsou vzešlé z voleb na základě volebního programu, na základě svobodné soutěže politických stran, nakládají s finančními prostředky, které mají obce a které mají města svěřena.

A doplnil bych k tomu ještě jednu důležitou věc, a to tu, že tady možná vzniká jakoby nějaký dojem toho, že jsou obce a města kontrolovány a že se vlastně neřídí žádnými jinými pravidly o tom, jak s těmi finančními prostředky nakládat.

Dalšími jsou s faktickými poznámkami přihlášeni páni poslanci Vácha, pan poslanec Jiří Bláha, pan poslanec Ivo Vondrák a pan poslanec Roman Kubíček. Děkuji za slovo. My se tady pořád bavíme o obcích, samosprávních celcích, ale v tom zákoně se mluví i o školách, veřejných výzkumných institucích, a to nejenom školách vysokých, ale i regionální školství. Vysoké školy jsou ze zákona nezávislé instituce, jsou samosprávné. V zákoně o vysokých školách je jasně řečeno, jakými pravidly se mají řídit.

Všechno naše hospodaření je podrobováno velmi důkladným kontrolním systémem.

Mě by zajímalo, kde se v jejich řadách vzala nedůvěra k vysokým školám, když do toho svého návrhu zahrnuli i vysoké školy. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, z diskuse vyplývá, že největší problém je duplicita. Každý dobrý hospodář potřebuje kontrolu, ale kontrolu takovou, která neztrácí čas těch, kteří pracují.

Ve výsledku to dopadá tak, že mám přehled o své firmě. A duplicita je věc, která trápí veškeré soukromé firmy včetně mě. Je tedy nasnadě, abychom se zamysleli společně, jestli bychom to, co kontrolujeme, neměli změnit, protože funkcí kontroly by měla být prevence. Prevence stavu, který by neměl nikdy ani nastat. Já navrhuji je potřeba systémově změnit celou věc, celý systém kontrol, aby nemuselo docházet k tomu, že budeme kontrolovat kontrolované, aby někdo měl vůbec přehled o tom, kdo provádí kontroly, kdy je provádí, jaké kontroly se provádí. Aby ty ostatní kontroly neměly šanci přijít znovu na to samé. Je potřeba tedy zavést nějaký pořádek, kontrolní řád, kontrolní web, který chci zavést třeba v soukromých firmách nebo pro soukromé firmy. Navrhuji, pojďme o tom diskutovat a posunout to dál, abychom se dobrali k tomu, že nebudou nespokojené úřady. Prosím.

Množství a nesystémovost našich kontrol zcela paralyzuje systematicky tuto zemi.

Děkuji. Pan poslanec Roman Kubíček a jeho faktická poznámka, případně nikdo není nepřihlášen, takže přednostní právo. Já čekám, kdy tady vystoupí zaměstnanec České televize, Českého rozhlasu, popřípadě České národní banky, popřípadě Správy železniční dopravní cesty či některé zdravotní pojišťovny, protože těch jste se nedotkli. Tomu i docela rozumím. Já jenom jednu věc. Členy kontrolního výboru asi nebudu podezírat z toho, že nečetli žádný kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu.

O těch duplicitách se můžeme bavit, ale ty duplicity určitě nevycházejí z té kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, ale z toho, aby byla naplňována dobrá praxe, a víme, že kdo si ho přečetl a aplikoval závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, neměl v další následné kontrole nikdy problém. Proč ne vysoké školy? Tuto diskusi tady nemá cenu vést, protože vždycky budu tam, z kterého prostředí pocházím, říkat, že tam to nepatří. Já jsem se dostal do té diskuse především o tom, že to nepatří na obce. Nic jiného tam nepadlo. Ono by se našlo ještě něco navíc. Ono opravdu největším průšvihem je, že neexistuje takzvaná metodika kontroly, protože ta metodika kontroly by měla říkat pokud byla jedna kontrola provedena správně Pane poslanče, já vás přeruším, protože, byť za dvě minuty bude konec, poprosím paní poslankyně, pány poslance, aby se ztišili, protože se nedá projednávat tento bod a ještě stále běží jednání k tomuto bodu. Já děkuji. Určitě požádám o propuštění do druhého čtení a kontrolní výbor se tím bude velmi pečlivě zabývat. Nebudeme žádat žádné zkrácení lhůt a vyčleníme si velké množství času a pozveme k účasti i prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a zájemce ze široké veřejnosti. A já říkám, já jsem tu diskusi absolvoval tak jako bývalý senátor prostřednictvím pana předsedajícího, který to zažil, já jsem o tom jednal s dalšími senátory, když on nebyl tam přítomen. Ta diskuse byla podobná. Nebyl tam až tak velký odpor. Takže my se budeme snažit s tím počítat, nějakým způsobem to dělat a určitě nechceme k tomu, aby se kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu stala strašákem. Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji.

Končím dnešní jednací den.